Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem vlastně neuvedl závěrečnou zpravodajskou zprávu, my jsme ale stále v obecné rozpravě teď, tak v tom případě tady sice zazněly už nějaké návrhy, dva vlastně.

Samozřejmě tím ještě vyzývám ministerstvo budoucí k tomu, aby ujistilo nějakým způsobem, samozřejmě právně správným, že sankce po nějakou dobu třeba budou opravdu minimální nebo žádné.

Prostě neukládá se sankce při nějakém prvním porušení zákona. Pokud máte sankci nula až 2 miliony, tak prostě platí to, že ze začátku skutečně se dává nějaké upozornění a finanční sankce se dává až v případě nějaké recidivy.

Já myslím, že to tak může fungovat.

To tak je.

Ale to si myslím, že je zcela v pořádku, v souladu se zákonem. Tak to může fungovat.

Ale teď apriorně říkat, že systém zkolabuje, a budeme tady odkládat celý projekt o několik let, tak si myslím, že znamená, že ten projekt celý jde do koše a můžeme se s ním rozloučit.

Ty platily do té doby, než přišlo ANO do vlády. Kolegové, promiňte, ale s vámi skutečně ta zvůle přišla a my nemáme důvod se domnívat, že by odešla stejně snadno, jako odešla panu prezidentovi cukrovka. Proto se jí obávám. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Bendu.

Já chápu, tam, kde není vina na straně žadatele, s tím souhlasím, ale prostě žádný ministr nemůže rozhodnout o tom, že v nějaké části správního řízení se sankce udělovat nebudou. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik.

Někomu se chce, někomu se nechce jakoby jasně a zřetelně evidovat, průkazně zaznamenávat a uchovávat takový záznam o tom, jestli se systém podvádí, anebo nepodvádí. Jestli ten systém umožňuje, nebo neumožňuje různé větší či menší podvůdky.

A já bych chtěl poprosit, protože jsme se rozhodli, že podpoříme onu lhůtu 30 dnů, aby ona lhůta byla jasně využita i pro to, aby buď budoucí ministr, nebo ještě lépe správní orgán jasně a zřetelně prohlásil, že například první dva roky se žádná sankce uplatňovat nebude.

Děkuji. Taky děkuji.

Dobrý den.

Po schválení této vaší novely se tento čas, kdy se nebude věnovat dítěti nebo pacientovi, výrazně rozšíří.

Také já děkuji.

Čili můj milý kolega a vážený kolega Benda by měl určitě pravdu, kdyby tam třeba bylo řečeno, že sankce od 10 tisíc do 2 milionů, pak by skutečně ten ministr nemohl rozhodnout o tom, že se ty sankce udělovat nebudou.